Děkuji za slovo. Já bych vás ráda upozornila na důvodovou zprávu k tomuto tisku. Důvod negativního stanoviska k mému pozměňovacímu návrhu zní: Negativní stanovisko se vyjadřuje z následujícího důvodu. Finanční situace obcí je velmi dobrá, to za prvé, a za druhé mají kladný výsledek hospodaření. Čili ráda bych se zeptala v tomto případě máme zde pana ministra financí, abych využila jeho přítomnosti, protože nebyl na výboru pro veřejnou správu, a zeptala se ho: Je to tedy návod pro obce, že budou mít nárok na přidání, jestliže budou mít záporný výsledek hospodaření a jestliže jejich finanční situace bude špatná? Děkuji vám, paní poslankyně.

Máte slovo. Já mám jenom technickou na konto předřečníka, který říkal: No, my přece nemůžeme těm krajům říkat, co s těmi prostředky udělají. Pokud zvolíme tuto formu, to znamená navýšíme jim prostý podíl na daních, pak ano. Ale to je to politické rozhodnutí. Buď jim přidáme jinak, to znamená řekneme: My bychom si přáli a je i v zájmu státu, abyste se věnovali školám a podobně, a umíme najít formu, jak těm krajům poslat peníze na školy a na silnice. Koneckonců jsme to nedávno udělali, nebo to udělala Poslanecká sněmovna, anebo to uděláme tímhle způsobem, aby naopak nebylo vidět, do čeho kraje budou investovat. Pokud chcete, nebo by vláda chtěla, aby se kraje věnovaly nějakým prioritám, pak to mohla udělat. Nyní tedy pan poslanec Opálka se svou faktickou poznámkou. Děkuji, pane místopředsedo.

My vlastně nemáme věřit samosprávám a máme jim diktovat. To z pozice pravicové politické strany zní hodně nedůvěryhodně.

Asi máme každý jiný pohled na priority, v tom samozřejmě si rozumíme, že tady asi, i když se říká, na obcích se to sbližuje, čím blíž k centru, tak se nůžky rozevírají. Prostě jsou jiné priority. Dalo se to do infrastruktury kraje, tak jak se připravila, myslím si, že za to se nemusí nikdo v Moravskoslezském kraji stydět. Přístupnost zdravotnictví se neomezila, sociální služby se neustále posilují, prostředky prostě byly využity pro občany, ne pro politické špičky. A to si myslím, že prokázaly i jednotlivé kontroly.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Stanjura. Vyměnili jste si pořadí, dobře, tak první je pan předseda Stanjura. Máte slovo.

Proto k tomu mikrofonu. Nemyslím si to, naopak. Já jsem ten, který říká, že máme mít větší důvěru v samosprávu, ať už krajskou, nebo obecní. Jsem přesvědčen, že větší potřeba, objektivně větší potřeba je na straně obcí a měst než krajů. Neříkám, že někdo z nich má dost, že nepotřebuje nic. To si skutečně myslím, že obce a města potřebují peněz víc než kraje.

To je všechno.

Bohužel.

Já jenom opakuji: My si to nepřejeme, nenavrhujeme, tak neříkejte, že jste proti. Pokud jste také pro to a je to bez toho určení, tak jsme ve shodě. Nejsme v rozporu. Já vám děkuji i za dodržení času.

A prosím, nevkládejte mi do úst něco, co pak jako okomentujete, že já jsem to řekl. Neřekl, nic takového tam nezaznělo.

Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s další faktickou poznámkou je pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Opálka a poté paní poslankyně Kovářová. Máte slovo. Děkuji za slovo. Já k panu Opálkovi. Jestli dneska někdo prohlásí, jak posílily služby v Moravskoslezském kraji, sociální služby, tak nevím, jestli ví, o čem mluví. Jako proboha, já jsem chtěl, aby se to zařadilo jako bod. Poslouchali jste toho nemám slušné slovo, toho starostu za ANO, co to tam včera plácal v té televizi? Určitým lidem, kde hrozí, že sedm tisíc lidí včetně dětí bude na ulici?

Nyní požádám pana poslance Opálku a připraví se paní poslankyně Kovářová. Děkuji. Přiznám se, že poznámce pana kolegy Laudáta jsem moc nerozuměl, ale není to poprvé. Chci říci jenom k tomu, že momentálně projednáváme financování krajů. Proto se nevyjadřuji k financování obcí. Až tu bude ležet návrh třeba ODS k financování obcí, budu se vyjadřovat k tomu.